Přiměřeně toto platí i pro ostatní vedoucí státní zástupce. Další změnou je posílení pozice vedoucích státních zástupců stanovením výčtu situací, kdy mohou být odvoláni z funkce. Tyto případy se podmiňují rozhodnutím kárného senátu o porušení jejich povinnosti. Tímto krokem předejdeme posuzování stejných případů dvojím metrem, protože praxe kárných senátů může být lépe sjednocována. Zároveň dochází k nezávislému

Tyto případy se podmiňují rozhodnutím kárného senátu o porušení jejich povinnosti. Tímto krokem předejdeme posuzování pardon, to už jsem se vrátil zpátky.

Vážené dámy a pánové, opakovaně odborná obec mluví o chybě ústavodárce zařadit státní zastupitelství v Ústavě do moci výkonné. Náš návrh je dalším krokem k nezávislému řízení státního zastupitelství. Rád bych vás proto požádal o podporu tohoto návrhu a jsem zde pro vyjasnění jakýchkoli nejasností. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu zástupci navrhovatelů za jeho úvodní slovo.

Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážený pane navrhovateli, dámy a pánové, pokusím se být poměrně stručný. Sdělím jenom, že vláda nám zaslala své stanovisko, ve kterém vyslovila nesouhlas ze tří důvodů.

Já sděluji stanovisko vlády a pak se přihlásím sám za sebe do obecné rozpravy. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji.

Přihlášený je pan kolega Marek Benda. Děkuji za slovo.

Návrh zákona v podstatné míře čerpá, nebo se inspiruje vládním návrhem zákona o státním zastupitelství předloženým v minulém volebním období, byla z něj však vyjmuta pouze jedna část týkající se vzniku a zániku funkce vedoucích státních zástupců, aniž by systémově řešil související otázky. Navrhovatelé dále nijak neřešili související otázky výběru vhodných osob pro výkon funkce vedoucích státních zástupců, kárného řízení nebo problematiku pravidelného hodnocení státních zástupců a pravidla jejich kariérního postupu. Řada změn obsažených v předloženém návrhu zákona je nedostatečně odůvodněná. Týká se to zejména zahrnutí veřejného ochránce práv mezi kárné navrhovatele. Co je však nutno zdůraznit na konec, je, že návrh se v praxi dotkne i okresních státních zastupitelství, zejména tedy vedoucích státních zástupců. Ta jsou v mnoha případech personálně slabě obsazena a není jasné, zda by vůbec bylo možné v praxi dodržet všechny podmínky pro výkon funkce okresního státního zástupce, konkrétně požadovanou délku praxe a zároveň neopakování výkonu funkce. Z těchto důvodů navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení. A nyní pan poslance Marek Benda v rozpravě. Další písemnou přihlášku nemám. Pane poslanče, máte slovo. A hlásí se pan ministr. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, pane navrhovateli, vážení členové vlády, dámy a pánové, budu také poměrně stručný.

Snad jenom první, co předešlu. Pan navrhovatel končil svou řeč: chyba zákonodárce vložení článku 80 do Ústavy do moci výkonné, nikoli do moci soudní. To prosím není chyba zákonodárce. Já jsem tehdy zákonodárcem byl, tu Ústavu jsem schvaloval. A dali jsme to tam záměrně a chtěli jsme, aby státní zastupitelství bylo součástí moci výkonné. To, že se to dneska nelíbí státním zástupcům a že oni by rádi se posunuli někam jinam, do moci soudní, to je samozřejmě možné, samozřejmě je naprosto legitimní o tom diskutovat, ale jenom odmítám přistoupit na tezi, že se jedná o nějakou chybu zákonodárce. To byl zcela záměrný akt, kdy jsme byli přesvědčeni, že veřejná žaloba odpovídá výkonné moci a že ten, kdo je nezávislý, je soud.

A poslední poznámka, kterou pokládám možná za nejzásadnější.

A zcela záměrně jsme to rozložili do jednotlivých let, pečlivě jsme udělali, že v každém roce byla přejmenována jenom ta jedna sedmina soudců, aby nebyl žádný ministr, který najednou změní celou soudní soustavu, stejně tak soustavu státního zastupitelství.

To prostě pokládám za velikánskou chybu a velikánský problém tohoto návrhu zákona.